Jsou to sponzorské dary hnutí STAN.

Děkuji pěkně. Děkuji za slovo. Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl, vážený pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího, nás seznámit s tím, kdy byl ten sněmovní tisk doručen všem poslancům tak, abychom ho mohli projednávat dnes jako první bod. Děkuji, to byl pan poslanec Michálek.

Nás se ta záležitost, kterou pan Okamura navrhuje, netýká. Nicméně je potřeba dodržet nějakou štábní kulturu tak, aby byl program schůze Poslanecké sněmovny předvídatelný. To znamená, dnes byl zařazen stavební zákon, korespondenční volba, tak jenom jestli pan Okamura může pro forma tohleto doplnit.

Děkuji za slovo. Takto zásadní věci jako návrh na zřízení vyšetřovací komise přece není možné s tím jen tak přijít, když jsme ten dokument ani nečetli, abychom vám to zařazovali jako první bod! Nezlobte se, ale takovéto věci, prosím vás pokud chcete fungovat jako reálná opoziční síla, tak je potřeba s tím přijít předem, poradit se, abychom měli dost času se vůbec seznámit s tím dokumentem.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Na pana poslance Michálka, prostřednictvím předsedajícího, pane předsedo nebo pane poslanče, to jsem nečekal! Já jsem čekal, že vy řeknete: No výborně! Protože my chceme vědět, jak to je! My jsme pro transparentnost a čistotu, vždycky jsme to říkali jako Piráti!

Hlásí se ještě někdo k programu schůze?

Jeden návrh je pana předsedy Okamury na zrušení pasáže vyhlášky o povinném očkování. Čili nejdřív bychom hlasovali...

Nicméně podle schváleného programu schůze je to zařazení za bod číslo 7.

A myslím, že můžeme zahájit hlasování. Všichni víme, o čem hlasujeme: o návrhu pana předsedy Cogana. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 170 poslanců, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a my jsme zrušili pevné zařazení bodu číslo 60 a 61. Tím jsme se vypořádali se změnou programu naší schůze. Mám tu ještě jednu omluvu.